A já si velmi vážím Národní rozpočtové rady. Bylo to Ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO, které prosadilo zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a tam samozřejmě prosadilo i Národní rozpočtovou radu a výbor pro rozpočtové prognózy.

A Ministerstvo financí s ním nesouhlasí. Čili není to možné v příštích letech a to je ten kámen úrazu současného pravidla, protože striktně navrací saldo na úroveň střednědobého rozpočtového cíle.

Já ještě nechám si na závěr to Německo.